Vláda chce zdanit rezervy pojišťoven a současně odmítá zdanit nejtěžší formy hazardu a místo nich více zdaňuje neškodné losy. O vyšších poplatcích do katastru nemovitostí ani nemluvě. Co tím chce vláda a ministerstvo financí říct?

Některá vládní opatření mají, dá se říci, i určitý charakter podpory kriminality.

Kam to vede, mohou svědčit pozůstalí po obětech metanolové aféry.

Ale to je prostě politika, kterou tady předvádí tato vláda. Ostatně každý alkoholik si tu koupí krabici vína za 25 korun litr. Vína, které se nedaní vůbec. Netvrdím, že to je dobře, nebo špatně, ale faktem je, že pokud by někdo chtěl začít s bojem proti alkoholu, nebo zavádět vyšší cenu alkoholu, tak by musel zdanit víno, a naopak by bylo třeba změnit daň u piva, protože u piva paradoxně nedaníme alkohol, ale extrakt z původní mladiny.

Pokud jde o hazard, tam je velmi lehké ušetřit státu a občanům peníze jedním škrtem, a to absolutním zákazem hazardních hracích automatů, takzvaných výherních terminálů, a zákazem jejich online obdob na internetu.

Přitom i vláda má k dispozici studie, které prokazují, že náklady na důsledky tohoto typu hazardu, tedy výherní hrací automaty a jejich internetové obdoby, jsou pro stát a občany vyšší než daňový výnos. Navzdory těmto faktům takovou úsporu tato vláda odmítá a sama parazituje na neštěstí druhých. To je skutečně odporné.

A tady máme další kapku do příslovečného poháru, který tady prosazuje tato vláda. Jsme zcela evidentně na cestě k ekonomické recesi, a my místo abychom trh s nemovitostmi a stavebnictví podpořili zjednodušením byrokracie a zlevněním pro firmy a občany, tak vláda tady dělá pravý opak.

Především zlomí vaz slušným a pracujícím lidem. Pro ilustraci uvedených argumentů si dovolím ocitovat z dnešní tiskové zprávy policie z Vysočiny. Navrhla obžalovat 25 lidí kvůli nelegálnímu obchodu s tabákem a krácení daně. Hrozí jim až 10 let vězení. Do Česka dovezli přes 31 tun tabáku, škoda je přes 69 milionů korun. Například letos v srpnu Policie České republiky navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s tabákovými výrobky, kteří způsobili státu škodu ve výši 265 milionů korun. Pokud si tato vláda myslí, že extrémním zdražováním získá větší příjem, je na omylu. Jen zvyšuje motivaci podsvětí budovat mafiánské struktury a okrádat stát, a já spolu s normálními lidmi se mohu jen ptát: je to jen nehorázná hloupost této vlády, nebo úmysl?

Tato země nepotřebuje tyto vládní daňové balíčky, které jim zdražují život, zdražují život těm slušným pracujícím lidem. Tato země potřebuje daňové balíčky, které naopak zlevní život občanů, a potřebuje megabalíky změn, které jim uleví od stále rostoucí byrokracie. To jsou změny, které nakonec přinesou i vyšší příjmy nejen občanům, ale také státní kase, a to je návrh, právě který tady dává naše hnutí SPD. Z výše uvedených důvodů hnutí SPD nepodpoří toto vládou navrhované zvýšení daní a poplatků, zvláště v situaci, kdy víme, že vláda nakupuje za více než 10 miliard americké bojové vrtulníky, 6 miliard dává na úplně zpackanou inkluzi ve školství, místo abychom podpořili systém speciálního školství.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dnes projednávali tento tisk na klubu a shodli jsme se, že podpoříme senátní verzi toho návrhu, přesto že neobsahuje snížení zdanění práce, které my bychom samozřejmě uvítali, ale jsou tam alespoň výrazně pozitivní změny, především zachování poplatku za vklad do katastru na stávající výši, o něco racionálnější způsob zdanění pojišťoven a stejně tak i posun dobrým směrem v oblasti odpisů.

Prakticky se loterie dostávají na úroveň výherních automatů, což nedává příliš velký smysl.

Takže z těchto důvodů my podpoříme tu senátní verzi, přestože bychom uvítali, kdyby zvyšování spotřebních daní bylo doprovázeno snižováním zdanění práce, což jsme i navrhovali v této Poslanecké sněmovně, a bohužel vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM ty naše návrhy snížit lidem daně zamítla.